Dále lze projednat body 96 až 101 z bloku třetích čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali body z bloku smlouvy, druhé čtení. Ptám se, kdo z přítomných má návrh na změnu pořadu jednání. V tuto chvilku eviduji přihlášku pana poslance Martina Plíška, kterému tímto dávám slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové.

Jednomyslně jsme se na komisi usnesli, že pakliže máme skutečně v takto krátce vymezeném čase přinést nějaký závěr, doporučení, závěrečnou zprávu Poslanecké sněmovně, potřebujeme určitý delší čas. Protože jak víte, předseda komise byl zvolen teprve až tuto středu. Proto vám navrhujeme, abychom lhůtu pro podání závěrečné zprávy komise prodloužili do 12. září 2017.

Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál má návrhy na změnu pořadu jednání. Hezké dopoledne, dámy a pánové, dobrý den.

Nyní ministr obrany Martin Stropnický.

Děkuji. Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Tedy body 12, 13. Pokud tedy toto by bylo přijato, tak po bodech 12, 13. Já vám děkuji.

Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já se musím vyjádřit k těm dvěma návrhům, které zde přednesl pan ministr Stropnický a před ním pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek. My dnes máme na pořadu více než deset, tuším téměř patnáct zákonů ve třetím čtení a všichni jsme počítali s tím, že budeme hlasovat o těchto návrzích zákonů. Pokud po pěti bodech začneme projednávat druhá čtení, tak je zřejmé, že ty zbývající zákony dnes hlasovat nebudeme. Já vás jenom chci upozornit, co to znamená, protože jsem slyšel vyjádření, že to neznamená vůbec nic, protože o těch zákonech můžeme hlasovat na podzim v září. Legislativní proces končí nejen projednáním Sněmovnou, ale projednáním Senátem a podpisem prezidenta. Víte, že senátoři nám velmi často vracejí zákony ve svém znění. A pakliže my budeme hlasovat o zákonech ve třetím čtení v září a potom půjdou do Senátu a Senát se rozhodne je upravit, tak tato Poslanecká sněmovna už nebude mít možnost o nich hlasovat. To znamená, ty zákony, které dnes neprojednáme, jsou velmi ohroženy.

Ano. Takže bez návrhu, pouze... Omlouvám se. Jenom procesně zopakovat přesně ten návrh na změnu programu. Omlouvám se. Ano, já jsem navrhl, abychom ty body, které navrhoval pan předseda Faltýnek a pan ministr Stropnický, byly zařazeny až za blok třetích čtení. Dobře, děkuji.

Ptám se, zda...